Předkládaná novela provádí transpozici směrnice Evropské unie o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely na základě dodatečných požadavků Evropské komise.

Základní povinnosti při rozmnožování psů a koček platí pro všechny chovatele.

Pane ministře, já vás ještě jednou přeruším a požádám sněmovnu o klid. Myslím, že jsme se shodli docela jasně na tom, že ten, kdo chce hovořit k dané věci, dostane slovo, budeli přihlášen, a ti, kteří diskutují něco jiného, tak nemohou rušit toho, komu bylo slovo uděleno. Prosím, pokračujte. Novela dále navrhuje zpřísnění podmínek pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, jak jsem řekl, v zájmových chovech.

Nově bude Ministerstvo zemědělství hradit účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvířata na základě žádosti podané obecním úřadem obce s rozšířenou působností za podmínek stanovených zákonem.

Součástí návrhu zákona je novela zákona o správních poplatcích.

Zavádí také správní poplatek za schválení projektu pokusů.

My jsme tuto problematiku v případě politické podpory připraveni řešit pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost. Požádám zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Pavla Kováčika, aby přednesl zpravodajskou zprávu.

Tolik moje zpravodajská zpráva a těším se jako zpravodaj na diskusi. Děkuji za pozornost. Děkuji panu zpravodaji Pavlu Kováčikovi. Otevírám rozpravu.

Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, my máme připraveno poměrně velké množství pozměňovacích návrhů. Já se moc těším na druhé čtení a projednávání ve výborech a potom na třetí čtení. O těch návrzích teď hovořit nebudu. Chtěl bych něco říct ve vztahu k tomuto zákonu, respektive k té původní předloze a obecně k systémovým záležitostem, které se týkají ochrany zvířat před týráním v naší zemi. K zákonu samotnému. Já vlastně tento zákon vnímám tak, že by měl být jakýmsi návodem, tento zákon a jeho prováděcí předpisy by měly být jakýmsi návodem, kdy člověk, který nějakým způsobem chová, nebo pracuje se zvířaty, tak se podívá, co může, co nemůže, aby měl jistotu, že pokud dodrží ty věci, které jsou stanovené, tak se nedopustí něčeho nekalého ať už ve vztahu k zákonu, tak samozřejmě i ve vztahu ke zvířatům jako takovým.